Zároveň navrhujeme projednat oba body, zákony ve zkráceném jednání, tak, že bychom nejprve projednali oba ve druhém čtení a následovně ve třetím čtení. Opravdu vás, kolegyně a kolegové, prosím, abychom se už ztišili.

Zahajuji tedy hlasování o předloženém pořadu schůze, tak jak byl navržen a doporučen grémiem. Prosím, kdo je pro?

Návrh pořadu byl schválen.

Otevírám k tomuto rozpravu. Nevidím nikoho přihlášeného, proto rozpravu končím.